Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Návrh zákona je tedy předkládán opětovně a oproti původní předložené podobě obsahuje toliko dílčí změny. Hlavní cílem předloženého návrhu zákona je provést adaptaci právního řádu České republiky na šest nařízení Evropské unie upravujících společná pravidla v oblasti civilního letectví, problematiku požadavku na bezpilotní systémy a podmínky jejich provozování a dálkového řízení a dílčí aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Jenom doplním, že hospodářský výbor doporučil projednání a schválení návrhu zákona ve znění jím doporučeného pozměňovacího návrhu, jehož cílem je zmírnit právní úpravu provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolku. Ministerstvo dopravy s uvedeným pozměňovacím návrhem souhlasí. Děkuji pěkně.

Děkuji, pane místopředsedo.